Nyní tedy požádám o slovo zástupce navrhovatelů. Pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte, abych velice krátce uvedl jenom tisk číslo 317, kde se jedná o poslanecký návrh, a byl předložen do Poslanecké sněmovny 1. listopadu 2018. Návrh je velice jednoduchý.